Tak já vznáším veto jednoho poslaneckého klubu, a pokud se najde ještě druhý poslanecký klub, tak se ten zákon nebude moct projednávat. Pan předseda Benda.

Jenom bych rád řekl, že v bodu 112, Návrh na změnu orgánů, na složení orgánů Sněmovny, navrhnu přerušení tohoto bodu do skončení projednávání bodu Česká televize, protože to je součástí jednání, která tedy probíhají. Chci to říct teď předtím, než bude hlasováno o následujícím bodě, a že tento návrh samozřejmě jako koalice podpoříme.

Kdo je pro?

Výsledek je: přijato. Zahajuji hlasování.

Výsledek: přijato.